Také děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

A to je důležité a nikdo z vás nemůže zpochybnit to, že je to krok, výrazný a zásadní krok k tomu, aby média veřejné služby byla nezávislejší na politické moci.